Hlasování zpochybňovat nehodlám, pouze prosím, aby byla tato skutečnost zaznamenána. A můžeme pokračovat.

Já vám ještě nedám slovo, pane předsedo. Chviličku počkejte, až bude klid. No, já doufám, že už vás bude dobře slyšet. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dovolte, abych shrnul předchozí jednání.

Je to z toho důvodu, že tento rozpočet diskriminuje rodiny a zdravotně postižené, diskriminuje lidi v sociálních službách a neoceňuje jejich práci. Z učitelů na soukromých a církevních školách dělá učitele druhé kategorie a nepřispívá na jejich platy tak, aby byli rovnocenní jako učitelé ve státních školách. Vzhledem k tomu, že tento rozpočet pořádně nepamatuje ani na hasiče a ani na policisty, tak nejsme schopni tento rozpočet podpořit.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Nebojte, nebudu zdržovat.

Je to přesně ta situace, kdy státní rozpočet je uměním možného. A v těch oblastech, o které jsme my měli zájem, tak to umění možného bylo naplněno. Děkuji vám za pozornost. Ještě někdo? Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, my jsme avizovali, že pokud nebude zohledněn náš, řekněme, úsporný balíček, který nějakým způsobem řeší to, že rozpočet je výrazně deficitní, a naše dílčí pozměňovací návrhy, nebudeme moci tento rozpočet podpořit. My jsme předložili 13 pozměňovacích návrhů na podporu nestátních škol, výstavby škol, zajištění fungování mládežnických organizací, ale i digitalizace a další pozměňovací návrhy, tyto ovšem nebyly jako pozměňovací návrhy přijaty. Pan předseda Radim Fiala. Prosím, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, za klub SPD velmi krátce.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Bude to jednoduché. Zkoušeli jsme ho upravit tak, aby byl v souladu nejen s naším přesvědčením, ale s těmi verbálně proklamovanými cíli vlády, jako je podpora vzdělání a prorůstové politiky. Bohužel jste tomu nevyhověli, takže ani ta možnost, že bychom ten rozpočet podpořili, tady teď není.

Děkuji panu poslanci Farskému.